Ale protože vím, co v něm je, protože ten návrh už jednou byl na ústavněprávním výboru přednesen jiným poslancem a dneska leží v systému a už jednou ho ústavněprávní výbor odmítl, tak bych jenom chtěl ve stručnosti a v krátkosti říct, že nedoporučuji, abychom v rámci druhého čtení, které probíhá ještě jako v této atmosféře Sněmovny, přistupovali k návrhům, kterém poměrně zásadním způsobem mění kompetence orgánů státní moci, bez toho, aby to přišlo relevantně z vlády, bez toho, aby bylo skutečně relevantně vyčísleno, co to bude stát. A že to něco stát bude, je zcela, zcela evidentní. Bohužel v resortu spravedlnosti máme tady jakoby notorické zpoždění v celé řadě věcí.

Ale teď dochází k tomu, že má přejít celá jedna část vymáhání pohledávek ze stávajícího modelu, řekněme, děleného soudního něco si vymáhají soudy samy, něco si vymáhají přes Celní správu, něco si vymáhají případně přes exekutory najednou na Celní správu s pro mě velmi nedokonalým a rozhodně nesplňujícím RIA a nesplňujícím další parametry odůvodněním. Já bych chtěl poprosit, abychom ve třetí čtení velmi zvažovali, jestli má docházet k věcem, které budou znamenat další nároky na státní rozpočet a ty jsou zcela jasné a myslím si, že jsou velmi nevyčíslené, případně bych ve třetím čtení ještě zopakoval ta vyčíslení, která hrozí , bez toho, abychom k tomu měli jasné a jednoznačné stanovisko vlády a aby to byl nějaký proces, který směřuje odněkud někam, a nebyl to jenom jednorázový, nahodilý výstřel. Děkuji za pozornost.

Nikoho nevidím. Prosím, pane ministře.

Jde o to, že nám v justici občas zůstanou nějaké nezaplacené pohledávky za účastníky řízení, což pro vaši představu jsou situace, kdy někdo nezaplatí soudní poplatek a přijde se na to pozdě, protože normálně je princip, že nejdřív se platí soudní poplatek, pak se teprv soudí.

Tak nízkou, že když několik soudů zkusilo se domluvit s exekutory, zda to nebudou pro ně vymáhat, tak ti exekutoři postupně začali vypovídat ty smlouvy, protože říkali, že tohle je nezajímá.

No a protože je to takováto zbytková agenda, tak se narodil nápad přesunout to k Celní správě, která jinak vymáhá veřejnoprávní pohledávky pro stát, a podařilo se nám přemluvit tu Celní správu, že s tím se skřípěním zubů souhlasí. Takže jménem dobré administrace těch okresních soudů, kde s tím mají opravdu velké potíže, vás prosím v tom třetím čtení spíše o podporu. Myslím, že to není tak dalekosáhlá změna, jak se zdá. Děkuji.

Má podporu.

Takže myslím, že to je chytrý nápad, je zpracovaný dobře, je relativně jednoduchý i legislativně jednoduše zpracovaný.

Děkuji. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, kdy eviduji čtyři přihlášky. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Tejc. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Válková.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kádner. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, na rozdíl od svých předřečníků jsem neměla možnost návrh odůvodnit v obecné rozpravě ani jsem nechtěla využít té obecné rozpravy k nějakému dlouhému výkladu.